Táži se navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.

Pan poslanec Benda. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, musím začít tím, že tento sál pokládám za zcela nevhodný pro jednání Poslanecké sněmovny, to je opravdu něco tak zoufalého, a jsem překvapen, že tady máme stále tendence svolávat schůze další a další.

Jedná se o takový jako zvláštní princip, kdy Ministerstvo spravedlnosti ještě podle mého názoru pod předchozími ministry sepíše nějaký návrh, do značné míry nepřijatelný pro všechny a pro všechno, vláda ho, já bych řekl, téměř v bezvědomí schválí, který neřeší vůbec to, co by řešit měl, a ty skutečné problémy, které jsou dneska ve veřejné moci, a to jsou zejména veřejné zakázky, otázky dotací a další, kde samozřejmě ta možnost ovlivňování a prosazování nějakých lobbistických zájmů je mnohem vyšší, mnohem zásadnější, tam si to sepíšou úředníci tak, aby se to jich pokud možno netýkalo, aby to na ně nemělo žádný dopad, a řekne se: jediná skupina, která má být sledována a má být vůči ní přísně postupováno, jsou politici všech spekter, to znamená zejména Poslanecká sněmovna a Senát, ale (i) členové vlády, jejich náměstci a poradci a další vysocí představitelé výkonné moci.

O ničem jiném to nebylo, protože ta představa těch křížených hlášení, že jedno hlášení podává nějaký lobbista a to já tady říkám zcela otevřeně, já nejsem vůbec nepřítelem lobbistů.

Ale musí si vyposlechnout pokud možno všechny a pokud možno najít co nejspravedlivější řešení, nebo řešení, které byly tady dokonce typy zákonů, o kterých jsem říkal: jestli na závěr toho zákona na nás budou naštváni všichni, konali jsme správně a spravedlivě, protože pak je jasné, že jsme našli řešení, které je vyvážené, vyvážené vůči všem, a které nikomu příliš nestraní. No a pak se tady začne pod kuratelou pana předsedy Vondráčka, který se toho výrazně ujal, jakýmsi způsobem přepisovat zákon o lobbování, aby tedy nedošlo k tomu, že má být opravdu jenom způsobem, jak likvidovat politiky, kdy podá politik jiné hlášení, než o něm podá lobbista.